Není to pravda.

Já vám děkuji. Zahajuji ústní interpelace na ostatní členy vlády a vyzývám poslance Vojtěcha Pikala, aby přednesl interpelaci na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

A nakonec, jak budou zachována pracovní místa a příležitosti v oboru, zejména v technických oborech v mém kraji, neboť pokud se vše bude soustředit do velkých sídel, bude tak pokračovat vylidňování venkova pro nedostatek dostupných pracovních příležitostí. Děkuji.

Dobrý den, vážený, pane ministře.

Zároveň má Česká republika povinnost v případě zjištění vzniklých škod přijmout opatření k jejich nápravě a v případě zjištění hrozících škod má povinnost přijmout taková opatření, aby ke škodě nedošlo. MŽP dlouhodobě disponuje informacemi, že těžba v polském dole Turów působí dopady hladiny podzemních vod na českém území. Zároveň je MŽP seznámeno s tím, že stávající dopad těžby je několikanásobně větší, než se předpokládalo.

Proto bych se vás rád zeptal, kdy MŽP informovalo Evropskou komisi a příslušné polské úřady o vzniku a hrozbě dalších škod na českém území a jaká preventivní a nápravná opatření v této souvislosti plánuje přijmout, dále jak MŽP hodlá zabezpečit ochranu českého území od vzniku škod v případě, kdy nedojde k uzavření v této chvíli vyjednané dohody s Polskem jaký je plán B. Děkuji za odpovědi. Já vám děkuji, pane poslanče, a slovo má pan ministr životního prostředí. Vidím tady i pozorný obličej paní předsedkyně výboru pro životní prostředí, paní poslankyně Balcarové, která samozřejmě sledovala tu debatu, která byla na posledním výboru životního prostředí.

Debata se spíš vede o těch mělčích kolektorech, kde samozřejmě těch vlivů může být více, ale to je právě to, co momentálně doplňujeme i sítí vrtů, které bude nově samozřejmě rozšiřovat a už rozšiřuje Česká geologická služba.

Věřili jsme, že stanovisko Evropské komise by mohlo poskytnout vodítko, zda lze na současnou situaci pohlížet jako na škody na vodách, aby bylo možno lépe vyhodnotit předpoklad úspěšnosti aktivace postupu právě dle zákona č. 167/2008 Sb.

Po pracovní linii nám bylo následně ze strany Evropské komise potvrzeno, že obdobně by Evropská komise postupovala i v případě postupu dle zákona, na který se ptáte, tedy zákona 167, o předcházení ekologické újmě, to znamená až po rozhodnutí soudního dvora nebo případně po odstoupení. To znamená, linie komunikace s Evropskou komisí je uvedena, a já znovu zopakuji: podnět k Evropské komisi ve věci těžební činnosti dolu Turów byl Evropské komisi odeslán 30. září loňského roku, samotná žaloba pak následně poté, co komise vydala v této věci odůvodněné stanovisko, a konkrétně byla žaloba k soudu současně s návrhem na uložení předběžného opatření podána 26. února letošního roku. Jak je z výše uvedeného zřejmé, ani Ministerstvo životního prostředí, ani Ministerstvo zahraničních věcí se nespoléhají jenom na takzvanou unijní linku, ale jsou aktivní i vůči samotnému Polsku.

Děkuji, pane ministře, za vyjádření.